Děkuji.

Není tomu tak.

Dobrý den, pane předsedající, dámy a pánové. Děkuji za slovo.

Takže bych

Nikoho nevidím, tak pane poslanče, beru to jako možnost. Budeme tedy pokračovat...

Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Hlasování číslo 126. Návrh procedury byl přijat. Prosím, pane zpravodaji. Dobře, děkuji.

Je to problematika zrušení povinnosti mít povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových z odlehčovacích komor a osvobození od poplatku za vypouštění odpadních vod z odlehčovacích komor. Stanovisko garančního výboru je kladné. Stanovisko navrhovatele? Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Hlasování číslo 127. Přihlášeno je 94 poslanců, pro 85, proti 2. Návrh byl přijat. Vzhledem k tomu, že jsme přijali tento pozměňovací návrh, stává se nehlasovatelným pozměňovací návrh J6 a pozměňovací návrh uvedený pod písmenem M. Dále jsme u hlasování o pozměňovacím návrhu A3, což je problematika změna nebo zrušení povolení k nakládání s vodami podle § 12. Stanovisko zemědělského výboru je kladné. Stanovisko navrhovatele? Ptám se, kdo je pro.

Hlasování číslo 128. Návrh byl přijat. Přijetím tohoto pozměňovacího návrhu se stal nehlasovatelným pozměňovací návrh F9. Jsme u dalšího hlasování a je to hlasování o pozměňovacích návrzích zemědělského výboru pod písmenem A1, A4 až A18 a dále A20 až A23. Je to stručně řečeno problematika technickobezpečnostního dohledu na vodních dílech, kde na základě stanoviska soudních orgánů bylo doporučeno tuto problematiku přímo zapracovat do zákona, nikoliv ji mít ve vyhláškách. Stanovisko je kladné. Stanovisko navrhovatele? Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Hlasování číslo 129. Přihlášeno 94, pro 94, proti nikdo. Návrh byl přijat. A máme tady poslední hlasování ohledně usnesení zemědělského výboru a to jsou pozměňovací návrhy pod písmenem A24 až A26. Je to rozšíření oprávnění provozovatele vodovodů nebo kanalizace, legislativně technická úprava, a odložená účinnost ustanovení zákona o vodovodech a kanalizacích. Stanovisko garančního výboru je kladné. Stanovisko navrhovatele? Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Hlasování číslo 130. Návrh byl přijat. Dále tady máme usnesení výboru pro životní prostředí pod písmenem B.

Za navrhovatele stanovisko? Ptám se, kdo je pro.

Hlasování číslo 131. Návrh nebyl přijat. Dále tady máme usnesení hospodářského výboru. Nicméně vzhledem k tomu, že jsme přijali pozměňovací návrh A3, tak tento pozměňovací návrh je totožný, takže nehlasovatelný v tuto chvíli. Takže bychom nejprve hlasovali o pozměňovacím návrhu uvedeném pod písmenem D1 až D5 jedním hlasováním.

Stanovisko garančního výboru je záporné. Stanovisko navrhovatele? Ptám se kdo je pro. Kdo je proti? Hlasování číslo 132. Přihlášeno 94 poslanců, pro 19, proti 59. Návrh nebyl přijat. Dále tady máme pozměňovací návrhy pod písmenem E kolegy Jandy. Budeme je hlasovat jedním hlasováním. Stanovisko garančního výboru je záporné. Stanovisko navrhovatele? Zahajuji hlasování.

Kdo je proti?